Nyní načtu dvě omluvy.

Pane poslanče, prosím, máte slovo.

Nejsem si zcela jist, jestli tomu tak je, ale ty první kroky, které už nastaly v okamžiku, kdy byl ještě nominantem pouze, tak už byly takové zvláštní.

Takže to byl takový první krok.